A v této podobě to nepodpoříme. Jako první paní navrhovatelka, poté pan poslanec Profant. Takže teď prosím máte možnost neomezeně vystoupit k věci.

Je to celostátní problém, problematika sdíleného ubytování, které na rozdíl od různých světových metropolí a zemí u nás nemá dostatečný regulatorní rámec. Nemá skoro žádný. Já jsem ráda, že tady i od těch, kteří třeba nepodpoří pozměňovací návrh Patrika Nachera, zaznělo, že ten problém se musí řešit. Samozřejmě že vy rozhodnete, jestli podpoříte návrh pana poslance Nachera, který podporujeme a vzešel z dílny ve spolupráci s magistrátem, nebo ne. Ale pokud by ten návrh neprošel, tak bych se velmi přimlouvala za to, aby si skutečně vláda a paní ministryně pro místní rozvoj zejména zřejmě vzaly za úkol předložit co nejdříve změnu příslušných předpisů, což by zahrnovalo nejen třeba podle principu subsidiarity zmocnění pro obce nějak regulovat tento typ podnikání, ale také třeba, že by se posílily pravomoce obyvatel v domech. Což by bylo možné novelou občanského zákoníku. Ale v tuto chvíli, když máme, nebo máte na stole pozměňovací návrh pana poslance Nachera, tak bych chtěla říct, že je to řešení, které je standardní ve světových metropolích.

A my jim těžko vysvětlíme, že jako obec nemáme žádnou pravomoc.

A ten problém, který se týká řady lidí, tak já bych chtěla zdůraznit, že on se netýká jenom třeba sousedů, kteří bydlí v domě a obývají tam byt dlouhodobě a dům se jim mění v hotel a oni nejsou schopni ten byt užívat jako byt pro bydlení. To znamená, že je zapotřebí chránit jejich práva. Jejich práva vlastnická.

A to není vyvážené. Možná, že kdyby se dostala ta věc před Ústavní soud, že by uznal Ústavní soud, že tady jsou i vlastnická práva těch dalších.

To vylidňování center je negativní jev, proto to také světové metropole řeší. Tady opakovaně paní poslankyně Černochová se ptala na otázku, kdybychom měli tu pravomoc a mohli vydat nařízení rady, jak by to bylo vymáháno. Jakými nástroji. Ty nástroje neříkám, že jsou dokonalé, ale není a nemůže být naší ambicí tady zlepšovat za pochodu živnostenský zákon nebo správní řád. Ale protože by to byl výkon státní správy, tak by kontrolu dodržování nařízení prováděly živnostenské odbory a k tomu by využívaly svých pravomocí, které právě mají podle živnostenského zákona a správního řádu. Ony i dnes provádějí kontroly. Provádějí kontroly, jestli jsou plněny stávající povinnosti. Musí mít nahlášenu provozovnu a živnostenský odbor je oprávněn toto kontrolovat.

Proto ale nebudeme rušit třeba v živnostenském zákonu to, že je pro provozování nějaké živnosti v bytě zapotřebí splnit nějaké náležitosti, které pak za třeba nedokonalé situace kontroluje živnostenský odbor. Ale přemýšleli jsme nad tím takto a ten návrh byl zkonzultován vlastně i s živnostenskými odbory, že jsou schopny tu kompetenci vykonávat. Samozřejmě nemohou vstupovat do obydlí.

Jsem ráda za tu debatu, ať už hlasování dopadne jakkoliv, protože vidím tady vůli ty problémy řešit.

Děkuji, pane místopředsedo. Její odpovědi jenom potvrdily moji domněnku, že skutečně žádný pořádný právní nástroj by ty obce nezískaly, protože pokud by tyto kontroly prováděl živnostenský odbor, tak jsme ve správním řádu, jsou tam lhůty, je tam doručování, není tam ani v takovýchto případech fikce doručení, takže fakticky by to znamenalo, že živnostenský odbor napíše zprovozněte, v uvozovkách, provozovnu, pokud se o něčem takovém dozví. A možná za dva měsíce, pokud ten člověk bude využívat všech lhůt, tak se fakticky do té provozovny dostane. Ale pokud to bude provozovna. Pokud to provozovna nebude a bude to jenom byt a bude to nelegální, protože to nebude nahlášené jako provozovna, tak se tam stejně nedostane.